Pan poslanec Kolovratník navrhoval volební body, a to v tomto pořadí: bod 255.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Odpoledne, paní poslankyně? Je tomu tak?

V tom případě platí, že návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Mám za to, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly k pořadu schůze. Paní poslankyně Pecková. Já se strašně omlouvám. Jsem trošku chřipkově indisponovaná, takže vůbec nezpochybňuji hlasování. Jenom bych chtěla poprosit, hlasování číslo 139 jsem chtěla hlasovat proti a zmáčkla jsem ano. Jenom pro stenozáznam. Pokud se již nikdo nehlásí, tak začneme projednávat bod 13.